Dotaz paní poslankyně se týkal priorit pro rok 2017. My jsme ve vládě vlastně schválili teď na posledním zasedání akční plán pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti právě na letošní rok, byl dohodnut se sociálními partnery. A musím říct, že jednou z klíčových priorit, kterou zahrnuje, je rozjezd čerpání evropských fondů. To je něco, co dramaticky podpořilo náš hospodářský růst v roce 2015.

Čili rok 2016 byl rokem samého počátku čerpání, reálného čerpání prostředků z EU. Letošek musí vypadat jinak. Letos to nemohou být jednotlivé miliardy, letos už to musí být desítky miliard korun, které vyčerpáme, reálně je dostaneme z rozpočtu EU sem. Očekávám, že bude akcelerovat čerpání ve všech klíčových operačních programech. Čili to je jedna z hlavních priorit, kterou má vláda, a budeme se jí pravidelně věnovat rozjezd evropských fondů. Proč je to důležité?

Loňský rok byl rokem příprav. Loňský rok jsme řešili EIA, řešili jsme legislativu, vykupovaly se pozemky. Letošní rok už musí být rokem získávání stavebních povolení a v ideálním případě na konci letošního roku už musí být tyhle klíčové stavby zahajovány. Takže další, třetí priorita kromě evropských fondů, kromě digitalizace ekonomiky je výstavba páteřní dopravní sítě.

Každé dva měsíce dostává vláda zprávu a sledujeme zejména ty stavby, kde jsme vyjednali výjimku u EIA, a cílem vlády je, aby Ministerstvo dopravy letos vydalo stavební povolení a aby se letos ke konci letošního roku pokud možno už na těch stavbách začalo stavět. Další důležitá věc z hlediska podpory hospodářského růstu: Chceme pokračovat v aktivní politice na trhu práce. Už jsem to zmiňoval při odpovědi na jednu z předcházejících interpelací, byť situace navenek vypadá velmi dobře, máme nízkou nezaměstnanost, ale pořád máme ještě v evidenci úřadu práce 360 tisíc lidí, ale máme také regiony, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, kde nezaměstnanost v některých okresech je stále ještě vysoká. To znamená, musíme se věnovat i této oblasti aktivní politiky na trhu práce. To je další priorita, kterou z pohledu letošního roku máme. Takže to jsou hlavní, klíčové věci, které by měly ovlivnit hospodářský růst v letošním roce. Vláda je připravena podporovat dále export, čili počítáme s aktivní ekonomickou diplomacií, budeme nadále pomáhat firmám z hlediska diverzifikace českého exportu. Chceme samozřejmě řešit stabilizaci Exportní banky a EGAPu.

Pan předseda vlády je připraven. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Už jenom jednu. Už jenom jednu, ale důležitou. Souvisí to s nízkou nezaměstnaností. Souhlasím s těmi, kteří říkají: nepotřebujeme plošné investiční pobídky na výroby s nízkou mírou přidané hodnoty. Takže Ministerstvo průmyslu má za úkol ještě do konce volebního období připravit věcný záměr nového zákona o investičních pobídkách, otevřít debatu, abychom přenastavili systém investičních pobídek, abychom se soustředili na výroby s vysokou mírou přidané hodnoty, abychom se soustředili na výzkumné a vývojové projekty, které bychom přitáhli do ČR. Čili další klíčová priorita, kterou už asi z hlediska změny zákona nedotáhneme úplně do konce, ale budou to věci, které budou připraveny pro následující volební období, a chtěli bychom modernizovat zákon o investičních pobídkách. Ne plošné montovny, ale buď velké strategické investice, které oživí celý region, anebo výroby s vysokou mírou přidané hodnoty. A poslední poznámka.

Tato interpelace končí.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Pokud je tento pan náměstek tím člověkem, který pro stát opatřoval znalecké posudky ohledně možnosti uzavření smlouvy s firmou Kapsch v podstatě až loni na jaře několik měsíců před vypršením původní smlouvy a spoléhal tak vlastně na náhodu a na štěstí, že tyto posudky vyzní ve prospěch postupu zvoleného Ministerstvem dopravy, který upřednostňoval právě firmu Kapsch, kladu si otázku, co by dělal, kdyby vyzněly opačně. Tak tento člověk prostě není dobrým manažerem, který si zaslouží takové odměny.

Pane premiére, zabývejte se prosím touto z mého pohledu skandální záležitostí, která vrhá na fungování této vlády velmi špatné světlo. Děkuji za odpověď.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že na výši odměn jsme všichni citliví.

Vzpomínám si, že i na Úřadu vlády v minulosti za minulých vlád bývaly třeba roční odměny pro úředníka milion korun a více. A jeden z důvodů, proč jsem silně podporovat přijetí zákona o státní službě, je, abychom do toho vnesli řád, to znamená, aby tady byla větší jistota u občanů a daňových poplatníků, že ty peníze se nezneužívají a že to je skutečně odpracovaná odměna a že to není využíváno k tomu, aby například někdo preferoval své oblíbené úředníky v rámci struktury ministerstva a jiné zase nepreferoval. Já v této věci, ve věci odměn na Ministerstvu obrany , se chci obrátit na tajemníka pro státní službu, resp. náměstka pro státní službu pana Postráneckého, který působí na Ministerstvu vnitra, požádám ho o to, zdali by mi k tomuto zaslal stanovisko, zdali je toto v souladu, tato praxe v odměňování na Ministerstvu dopravy, s literou a pravidly, která obsahuje zákon o státní službě.